Víte, kolik sem do České republiky od nich přichází ročně peněz?

Určitě se obraceli i na každého jednoho z vás.

To šlo. Byla tam zpočátku velká nedůvěra z Ministerstva vnitra, vzpomeňme ten výrok, že holt lidé v karanténě volit prostě nebudou, ale během týdne i pan ministr Hamáček otočil a uznal, že ve chvíli, kdy se bude jednat o tisíce, možná i desetitisíce lidí, tak je potřeba se tím zabývat.

Stálo to za to i pro ty tisíce, jednotky tisíc lidí, o kterých jsme tušili, že v té karanténě v době voleb budou. Tady víme, že se jedná o stovky tisíc lidí, opravdu stovky tisíc lidí, některé odhady hovoří až o 600 tisících lidí. A co jim vzkazujeme? Že nám to za to nestojí?

Děkuji za pozornost. Děkuji a slovo má pan místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, připraví se pan předseda klubu SPD Radim Fiala. Dobré dopoledne.

Jsem rád, že máme volby z principu tajné, a proto je také žádoucí, abychom tajnou volbu na maximum zachovali. To, aby volby probíhaly důvěryhodně a minimalizovala se možnost podvodů a manipulací, je pro nás, SPD, tak zásadní věc, že z tohoto důvodu nepodpoříme program této mimořádné schůze, přestože jsou na navrženém programu jiné, pozitivní body. Ostatně hnutí SPD již navrhlo více než padesát zákonů a pozměňovacích návrhů na finanční podporu a kompenzace zaměstnancům, živnostníkům a firmám postiženým stávajícími vládními opatřeními. Aktuálně tlačíme na vládu, aby odpustila platby zdravotního a sociálního pojištění všem živnostníkům, kteří mají ztížené podnikání, po dobu vládních opatření.

Je to jasné, srozumitelné, jednoduché, transparentní a je to ostatně model, který je používán v Německu a dalších nejvyspělejších státech. Nevím, proč to vláda nechce udělat, pořád komplikované programy, v kterých se lidé často ani pořádně nevyznají, přitom tady je příležitost ukázat těm, co řádně daní své tržby, kteří řádně odváděli daně ze své poctivé práce, aby jim stát pomohl.

Takže my tady máme své konkrétní návrhy zákonů, které nám tady leží, vláda nám je blokuje. Takže my samozřejmě invalidy podporujeme, ostatně i pro invalidní důchodce, ale i starobní důchodce je tady náš zákon, který tady také leží už delší dobu, na uzákonění minimálního důstojného důchodu ve výši hranice chudoby, kterou určuje Evropský statistický úřad, Eurostat, je to necelých 15 tisíc měsíčně. Nechápu, proč vláda nechá, proč to odmítá a nechává živořit ty desetitisíce důchodců, kteří mají důchody do deseti, jedenácti tisíc korun.

No a ten náš zákon už prošel prvním čtením a teď by měl jít do druhého čtení.

Takže mně připadá jako záměr, že výše uvedené strany, které navrhují korespondenční volbu, přimíchaly na program jimi navržené dnešní mimořádné schůze také jiné pozitivní body, aby pak mohly veřejně říkat, jak jsme zlí, že jsme odmítli schválit program schůze a že kvůli tomu něco pozitivního neprošlo.